Což je docela odvážný postup.

Nechtěli to napsat. Já jsem seděl vedle rakouské premiérky ano, ještě tam nebyl Kurz a nikdo mě nechtěl podpořit.

Dobré odpoledne. Pokračujeme interpelací pana poslance Romana Kubíčka. Dobré odpoledne, vážený pane premiére. V únoru letošního roku měla být spuštěna změna financování regionálního školství. Nový systém má kombinovat prvky nákladového a výkonového financování. Rozpis rozpočtu má nyní provádět přímo Ministerstvo školství a mládeže, nikoliv krajské úřady prostřednictvím krajských normativů.

Školské odbory dokonce pochybovaly, že na školy doputují nadstandardní složky platu. Můžete nám sdělit, jaký je skutečný stav k dnešnímu dni?

A nebudu jmenovat toho ministra financí, který na to nedával peníze. Obrovský problém. A ten problém je v tom, že zkrátka je dramatický nárůst obyvatel ve středních Čechách hlavně.

A to byly skutečně programy pro obce, které vlastně vytvořily tisíce, tisíce nových míst.

Takže to je jeden program.